Ano, na začátku asi nikdo nepředpokládal, když se určovaly výbory, které se budou zabývat tímto tiskem, že se dostaneme jinam než do veterinární medicíny. Nicméně je otevřen zákon o léčivech, a ten se z větší části týká humánní medicíny. Tedy je naprosto legitimní, že jsou zde předloženy i pozměňovací návrhy týkající se humánní medicíny. A pokud se týká gesce výborů, výbor pro zdravotnictví sice nebyl určen ani jako garanční, ani jako další výbor k projednání, nicméně každý výbor má svojí iniciativní roli. To znamená, i mezi druhým a třetím čtením existuje možnost, abychom jako členové zdravotního výboru si tento tisk otevřeli anebo si k němu udělali alespoň třeba kulatý stůl a ty pozměňovací návrhy prodiskutovali. Myslím si, že je to velmi závažná problematika, která se týká citlivých údajů, a myslím si, že si zaslouží odborně i právně diskutovat. A pak se samozřejmě na základě této diskuse rozhodneme, zda je ve třetím čtení podpoříme či nepodpoříme. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy Tom Philipp s faktickou poznámkou, připraví se Marek Benda.

Co zaznělo ve druhém čtení, se už do třetího čtení vylepšit nedá, tam už můžete dát jenom doporučení. Všechno to jde ze zdravotnictví zcela zjevně.

A jinak já samozřejmě vím o tom, že dnešní dlouhé vystupování souvisí zejména s bodem 74 a pobytem cizinců. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje vystoupení s tím nesouvisí.

To já nezpochybňuji a rozumím tomu.

A já vám můžu přečíst vlastně, co ten systém receptů ještě mám čas v rámci faktické obsahuje.

A tohleto všechno my tímto zákonem otvíráme dalším organizacím státu a dalším úředníkům, v dobrém slova smyslu těm úředníkům, to slovo. Já vám děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A dát na světlo boží opravdu co nejlepší produkt. Také děkuji.

Je to tak, že v tuto chvíli je nastaven systém tím způsobem, že na ÚZIS proudí veškerá data ze zdravotních pojišťoven, to znamená, i data o placeném očkování, i data o tom, že pojišťovny zaplatily nějaké léky a jaké.

Takže tady se opravdu nemusíme bát, že bychom ty informace nějak rozšiřovali mezi organizace další, které nejsou schopny s nimi pracovat. Já vám také děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom krátce.